Počet poslanců se ustálil, a přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat a jako garanční výbor jsme určili výbor pro životní prostředí u tohoto tisku.

Hlásí se někdo, kdo chce navrhnout další výbor k projednání? Já bych navrhoval další výbor hospodářský, k projednání hospodářskému výboru. Ano. Pane poslanče, prosím? Děkuji za slovo. Zdravotní výbor, ano. Je tu ještě jeden návrh na doplnění výboru k projednání. Pane poslanče, prosím. Ano, já vzhledem k tomu, že se to dotýká oblasti vodovodů a kanalizací a dále oblasti potravinářského průmyslu, navrhuji zemědělský výbor. Zemědělský výbor zazněl jako další. Ještě se hlásí někdo, aby navrhl alternativní výbor k projednání? Nikoliv. Máme návrhy na hospodářský výbor, zdravotní výbor a zemědělský výbor. O všech těchto návrzích budeme hlasovat. Dám hlasovat o návrhu na projednání předloženého tisku v hospodářském výboru. Zahajuji hlasování a mám tady... Je tady faktická poznámka pana místopředsedy Bartoška. Ne, tak to byl omyl. Další faktická poznámka je tu, pan poslanec Flek. Takže budeme hlasovat znovu o přikázání k projednání v hospodářském výboru. Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl předložený návrh projednán v hospodářském výboru? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut, čili hospodářský výbor nebude projednávat tento návrh zákona. Další budeme hlasovat o projednání ve zdravotním výboru. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut, čili ani zdravotní výbor nebude předložený tisk projednávat. A poslední návrh byl na projednání předloženého tisku v zemědělském výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh projednal výbor zemědělský? Kdo je proti? V hlasování číslo 76 bylo přihlášeno 148 poslanců, pro hlasovalo 73, proti 8. Návrh byl zamítnut. Žádný další návrh na výbory jsme neměli, čili konstatuji, že jsme tisk, respektive návrh zákona, poslali jenom garančnímu výboru, a to sice výboru pro životní prostředí.

Nicméně hlásí se paní zpravodajka, tak jí dávám slovo. Bedlivě jsem poslouchala celou debatu a slyšela jsem tady apel na to, že bude přikázáno výborům a diskuse tam proběhne. Děkuji za vaše vystoupení. A jak jsem říkal, budeme rozhodovat ještě o jedné věci, a sice o prodloužení lhůty na projednání ve výboru, a sice tu padl návrh na prodloužení o 20 dní na 80. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 77 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro hlasovalo 135, proti 1. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme prodloužili lhůtu na projednání výboru o 20 dní na 80. Zeptám se paní zpravodajky, jestli jsme se vypořádali se vším v prvním čtení v rámci předloženého návrhu. Ano, čili končím projednávání bodu číslo 42. Máme čtyři minuty do druhé hodiny.